Spojme si dvě vystoupení reprezentantů hnutí ANO. Pan premiér v demisi říká: My nejsme jako ty strany, my jsme si tam ty náměstky na ta ministerstva neposlali, na rozdíl od vás, kteří tam ty svoje kádry posíláte.

Ale to jsou výsledky vaší vlády, paní ministryně. Vy jste vládli čtyři roky. Měli jste tam náměstky, nebo ne? Tak ale pak si nestěžujte, že jste ty informace neměli. Vy jste nepřišli z opozice do vlády, abyste byli překvapeni tím, co jste tam našli. Vy jste vládli čtyři roky. No, to mohl dávno řešit váš náměstek, to mohli řešit vaši ministři, to mohl řešit váš vicepremiér té vlády už za vlády Sobotkovy vlády.

To je pravda.

S tím zásadním vystoupením za náš klub vystoupil pan předseda Fiala, tak spíš jenom pár poznámek, které reagují na to, co zatím v rozpravě zaznělo, už pár konkrétních poznámek. Ale úplně. Já vám garantuji, že kdyby vaše vláda v lednu získala důvěru, tak možná kritizujeme některé vaše kroky, možná je to na interpelaci, možná na osobní jednání, ale měli byste legitimitu ty kroky dělat. Teď ji nemáte a tváříte se, jako že je to jedno.

No a my říkáme, že to je základ naší Ústavy, aby vláda měla důvěru. Tak souhlasím s tím, že je třeba se snažit především o tu důvěru.

Teď k tomu srovnání. Já si myslím, že každé historické srovnání trochu kulhá a trochu sedí. Pan premiér v demisi použil dvě vlády bez důvěry, které nám tady vládly, vládu Jiřího Rusnoka a první vládu Mirka Topolánka. Byl to stávající prezident, který jmenoval premiérem Jiřího Rusnoka, jmenoval členy vlády, přestože existovala většina 101 podpisu v Poslanecké sněmovně. Tam je začátek úpadku role Poslanecké sněmovny v našem politickém systému, protože z krátkodobých politických cílů se to levici hodilo. Vládla pravice, levice se legitimně snaží vystřídat pravici. Kritizuje, navrhuje odvolání vlády, navrhuje schůze o vyslovení nedůvěry. To je naprosto v pořádku. V okamžiku, kdy přistoupíme na scénář, že vlastně ta důvěra není potřeba, prezident si vybere nějakého svého kamaráda, pak udělá ministry další kamarády, oni sem přijdou do Sněmovny, sice důvěru nedostanou, to bylo jasné od prvního okamžiku, nicméně vládnou dál. Bylo to ovšem ne na začátku volebního období, ale v druhé polovině, bylo to v okamžiku, kdy předchozí premiér podal demisi, tudíž podala demisi celá vláda, a bylo to v okamžiku, kdy byly poměrně vyhrocené ideové střety mezi pravicí a levicí. A ten krok pana prezidenta byl nestandardní. Já říkám, tam byl začátek problémů, tam byl začátek kreativního výkladu Ústavy. Jaká byla reakce tehdejší Poslanecké sněmovny poté, co tato vláda nezískala důvěru? Rozpustila se a byly předčasné volby. Takže to, že pak vládla několik měsíců, je sice realita, ale nemohla přijít jiná vláda si požádat o důvěru Poslanecké sněmovny, když Poslanecká sněmovna neexistovala.

A kdo za to mohl, tak to byl prezident Zeman, který ignoroval, že existuje většina, která by mohla sestavit vládu, požádat o důvěru a pravděpodobně by získala důvěru. Říkám pravděpodobně. A tato vláda dělala rozsáhlé personální kroky, které jsme kritizovali mnohem silněji, než zatím kritizujeme personální kroky Babišovy vlády. Když si najdete naše silná vyjádření k personálním opatřením Rusnokovy vlády, tak zjistíte, že byla mnohem silnější než naše vyjádření v těchto dnech, týdnech a měsících. Protože tam to bylo také úplně od začátku jasné, že vláda nezíská důvěru. Dokonce už byly vypsány předčasné volby, takže se čekalo na novou politickou reprezentaci. Přesto dělali rozsáhlé personální změny a kritizovali jsme to. Postupovali jsme úplně stejně. A teď to srovnání. Já jsem očekával některé z těch argumentů, které pan premiér v demisi ve svém úvodním slově vyslovil. Já jsem je očekával, máme stejné podklady. Není to vůbec produktivní. Na ty základní rozdíly poukázal pan předseda Fiala. Ale přece jenom pár faktů pro připomenutí té situace.

Tato vláda, když požádala o důvěru, získala 96 hlasů, potřebovala 98, chyběly dva hlasy, a měla podporu tří poslaneckých klubů, tří politických stran. V té době, pro připomenutí, skončily volby patem.

Oba dva tito předsedové, kteří už v politice nejsou, shodou okolností nejsou ani členy svých tehdejších politických strany, přesto vedli vážná politická jednání o sestavení velké koalice, programová, personální. Ano, k dohodě nedošlo. To je realita. To je realita. Takže pokud budete chtít využít a argumentovat první vládou Mirka Topolánka, tak to máte ještě čas, tak jsem vám to hezky spočítal.